Proto podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona. Pan zpravodaj je už připraven. A ještě než mu dám slovo, tak otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže poprosím zpravodaje, poslance Vlastimila Válka, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, tak jak byly ty pozměňovací návrhy podány, navrhuji tento postup hlasování.

Ten pozměňovací návrh má vlastně osm stupňů a ty stupně se liší podle dat. Tak já bych vždycky řekl, k jakému datu hlasujeme, aby to bylo naprosto zřejmé.

Osmička je pak zase datum. Nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.